Lze si objednat trestní stíhání na zakázku. To je přece pro naši společnost devastující.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Přiznám se tady z toho veřejně i svým voličům v Pardubickém kraji, kteří napjatě sledují mě, nás a naše postoje. Ano, i já jsem v srpnu, když ta zpráva, ta žádost přišla poprvé, byl novináři dotazován, tak jsem jasně žil v přesvědčení, že se nemáme za imunitu schovávat. Ale to, co jsem dneska ještě neslyšel, a je to jeden z těch momentů vzpomeňte si na druhý den ustavující schůze Sněmovny, když Sněmovna nebyla ustavena a od policie už tady ležela někde na recepci ta žádost. Velmi na mě zapůsobilo to, co jsem slyšel od kolegyně Táni Malé. Takže kolegyně a kolegové, ano, přiznávám se, já jsem se mýlil. Byla to chyba, nemám problém ji uznat. I proto můj postoj v tuto chvíli bude dnes proti vydání a bude tedy bohužel v rozporu s tím, co jsem říkal ještě před půl rokem. Ale tak to lidsky cítím a takto se vám z toho chci tady i ve faktické poznámce na kolegy Farského a Blažka vyzpovídat. Děkuji za pozornost. Než se vrátíme k písemně přihlášeným do všeobecné rozpravy, tak vás seznámím s dalšími omluvami z dnešního jednání.

Dalším řečníkem je pan poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Rozvoral. Pane poslanče, máte slovo. Pane místopředsedo, děkuji.

Jenom mi dovolte krátkou poznámku k tomu, co tady říkal kolega Chvojka. Ano, i pro mě, i pro nás je naprosto skandální to, co tady zaznělo z úst pana premiéra.